Jenže vysvětlování na tiskových konferencích nebo konferencích nebo tady ve Sněmovně je jedna věc a pro společnost, pro subjekty je dáno pouze to, co je psáno.

Jinak už víme i o těch poměrně známých kauzách, kdy prostě Sněmovna, Senát a prezident podepsal, prošel prostě nějaký návrh zákona, nebyly přesně specifikovány výkladové pojmy nebo byly nejasné, což zavdává obrovský potenciál pro zpochybňování výkladu toho zákona nebo té jeho části, soudní spory potom zatěžují, a v tomto případě by zjevně zatěžovaly finanční úřady nebo Generální finanční ředitelství.

Dříve často velice razantní a nekompromisní oborové organizace, hospodářské komory se zastávaly svých členů. Teď tomu tak není, alespoň některé příklady doslova bijí do očí. Byl jsem upozorněn na to, že...

V nějaké hospodě nebo v nějakém restauračním zařízení to mají rozděleno tak, že babička má snídaně, otec obědy, maminka podniká ve večeřích, dcera dělá účetnictví a syn má samostatnou živnost na provozování předzahrádky. No.

Když se to potom nedostavilo, tak proto ten český systém jednak tedy, když pominu, že je to fatální útok na rodinnou firmu, tak samozřejmě že ti lidé se chovají podle zákona.

Kupují elektřinu, vodu, spoje, internet, benzin, potraviny a další a další věci, tzn. že přece platí DPH. A pokud platí, tak je vše řádně a legálně, potom DPH odvádí jejich dodavatelé.

Děkuji. Takže nevěřím tomu, že prostě tady jsou nějaké zásadní daňové úniky. Odporuje to logice myšlení.

Samozřejmě, řada těchto podnikatelů nakupuje, nebudu tady uvádět ty velkododavatele produktů pro tyhle drobné živnostníky, a samozřejmě když se ptáte, jak na ty drobné živnostníky, tak ve většině případů se dá jít do toho velkoobchodu, on je povinen z jiného zákona spolupracovat, poskytnout součinnost, jinak je pod trestem, takže proč by si on prostě kvůli často prodané majonéze nebo hořčici riskoval obrovské problémy, ba dokonce nějaké stíhání? To znamená, jestliže finanční úřad chce tuto rodinnou firmu zkontrolovat, není tam žádný problém.